Já se musím proti slovům hradní části sociální demokracie zásadně ohradit.

Vy jste souhlasili s tím, že to bude. Podobně jste souhlasili, že je potřeba nějaká finanční ústava nebo zákon o rozpočtové odpovědnosti. Není pravda, že se s vámi nikdo nebavil.

Takže není pravda, že se s vámi nikdo nechtěl domluvit. A je to smutnou ukázkou toho, že sociální demokracie nebo někteří její poslanci nevěří soukromému podnikání, tržnímu hospodářství. Stát nevyrábí, stát nevytváří hodnoty, to dělají ti lidé svou prací. Ale skutečně bych požádal jak pana ministra financí, tak pana premiéra, aby tady řekli, za čí peníze považují sociální platby zaměstnaných lidí do sociálního systému.

Já bych chtěl vaším prostřednictvím požádat pana kolegu Tejce, aby také rozlišoval. Já respektuji, že máte jiný názor. Říkáte, že nevěříte privátním penzijním fondům, to také respektuji, já mám jiný názor. Jaké fondy jsou ve třetím pilíři? Státní, nebo privátní? Odpověď známe oba dva: soukromým! A je to dobře. Ale, a co je hlavní, my bychom měli možná jako první věc změnit názvosloví.

Tak to prostě není. A druhá věc.

Já myslím, že je to prostě špatně!

Proto my tak říkáme, že je to levicová vláda.

Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Ondráčka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedající.

Zajímalo by mě, jak zhodnotíte posledních 25 let posledních vašich vlád. Minimálně to byly sociální jistoty a pak bohužel také nějaká naděje, kterou oni možná ještě měli.

Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych měl jeden zcela konkrétní dotaz na pana ministra financí a na pana premiéra. Mám čtyři děti jako nejlepší penzijní pojištění svého starobního důchodu, ale kromě toho si spořím ve druhém i ve třetím pilíři.

Toto riziko tady podle toho, jak náš stát a jak zejména vaše vláda hospodaří, tady evidentně je. A já se ptám, jakou vizi nabízíte dnes mně a generaci zhruba milionu Husákových dětí? Z čeho budeme dostávat důchod, když dnes pracuje na jednoho důchodce zhruba 1,8 pracujícího?

Kde jsou nějaké závěry vaší komise, která dá mé generaci vizi? Já vás o ni prosím! Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Seďu. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, už jsem to nemohl vydržet, protože je tady druhé čtení o důchodovém spoření a já tady slyším samé ideologické proslovy, projevy.

Kde to zmizelo? Pan kolega Gazdík, vaším prostřednictvím, tady hovoří o milionu Husákových dětí.

O čem tady prosím vás hovoříte?! Děkuji a nyní prosím s přednostním právem místopředsedu Sněmovny Jana Bartoška. Prosím, máte slovo.

Na druhou stranu chci konstatovat, že důchodová komise pracuje, průběžně plní své závazky a to, že se ruší druhý pilíř, patří k jednomu z bodů, ke kterému komise dospěla. Ovšem je potřeba konstatovat, že když jsme nyní tak vystaveni kritice, tak je škoda, že právě TOP 09 a Starostové v podstatě z komise odešli, své reprezentanty tam neposílají a nemají možnost ovlivňovat materiály, které vznikají, protože se toho dobrovolně zřekli a rezignovali na svoji pozici a možnost utvářet budoucnost důchodového systému. A konkrétně zohlednění počtu dětí je jeden z klíčových parametrů, které chceme zohlednit, aby ti, kteří budou přispívat do důchodového systému právě tím, že budou mít děti, byli zohledněni do budoucna. Jestliže kritizujete, měli byste aspoň také na tom pracovat, abyste spoluutvářeli budoucí vizi.